Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Poslední návrh.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Ještě budeme schvalovat návrh jako celek. Tak dobře. Hlasování číslo 110. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nevím, jestli jsem neopomněl, kolega Kolovratník hlasuje s náhradní kartou číslo 107. Prosím, pane předsedo.

A já jsem opravdu neslyšel, jakou vůli on projevuje. To, že sdělí na mikrofon, že mu nefungovalo hlasovací zařízení, přeci není otázka toho, jestli chce, nebo nechce opakovat hlasování. Děkuji za slovo. Já bych poprosil, abychom se vrátili do podobných situací. V minulém volebním období a předminulém jsme se tady dohodli na tom, že pro podobné případy bude vždycky vyžadována přesná a jasná formulace přednesená na mikrofon.

Prosím, pane předsedo. Jenom bych chtěl velmi poprosit, abychom před výklady dali přednost zákonu. Ten zákon je úplně jasný § 74 odst. 3: dojdeli k poruše hlasovacího zařízení, musí se hlasování opakovat. To znamená, žádný prostor pro libovůli předsedajícího tam není. Pan kolega řekl, že zařízení nefunguje, takže to hlasování se mělo opakovat podle zákona. My tady jsme Poslanecká sněmovna, musíme primárně dodržovat zákony. I komunisti by měli dodržovat zákony. Děkuji. Hlásí se pan místopředseda Filip. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, to, že někomu nefunguje zrovna jeho konkrétní tlačítko, neznamená, že jde o poruchu hlasovacího zařízení. A prosím nepolitizovat technické záležitosti. To je velmi trapné. Pane poslanče , já se obávám, že jsme mimo body a nemáte přednostní právo. Chcete ještě něco zpochybnit? Pan předseda Kováčik. Paní a pánové, pravdy se dobereme zřejmě jenom tím, že si vezmeme přestávku a necháme techniky prověřit hlasovací zařízení, jestli skutečně nefunguje tam, kde bylo ohlášeno, že nefunguje, nebo jestli funguje. Ale jenom prosím o to, abychom se vrátili k tomu, co tady skutečně dnes máme dělat, a nehráli si tady na nějaké jiné hry. Děkuji. Pan předseda Stanjura.

Úplně absurdní.

Já tomu rozumím. Paragraf mluví jasně. Nefungovalo zařízení minimálně dvěma poslancům.

Děkuji. A budeme pokračovat.